Paradoxní je, že ve svém vyprávění předchozích vlád končí předtím, než on jako ministr financí nastoupil do vlády pana Sobotky.

To je třicet let.

Konstatuji, že z důvodu polední přestávky přerušujeme jednání uprostřed projevu pana předsedy Bartoše, který bude pokračovat ve 14.30. Ještě mi dovolte, abych přečetl omluvy.